Pokud se podíváte na facebookové stránky Sdružení místních samospráv, před několika týdny bylo jednání s vládou Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, a kdo tam zastupoval Sdružení místních samospráv? Podívejte se na fotografie, byl tam přítomen. Takže já se ptám, jestliže odstoupil pan Stanislav Polčák jako místopředseda hnutí STAN a všichni víme, že zastoupení hnutí STAN je ve Sdružení místních samospráv velké, už jsem to tady říkala: novou předsedkyní Sdružení místních samospráv je Eliška Olšáková, naše kolegyně poslankyně za hnutí STAN, místopředsedkyní Sdružení místních samospráv je také moje kolegyně Věrka Kovářová, takže to zastoupení hnutí STAN je ve Sdružení místních samospráv velké.

Takže obce už něco v minulosti uhradily? Je to normální, tento postup? Tento postup prostě není normální.

Znovu tady opakuji, ten zákon napsalo Ministerstvo vnitra, poslanci napříč politickým spektrem připodepsali a podepsali tento zákon a my jsme ho schválili v devadesátce. Nikdo za to nemá obdržet žádnou odměnu! Není toto možné. A proto je natolik důležité, abychom tento bod projednali. Vnímám, že jsou dneska velmi důležité body, je tady paní ministryně obrany.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagovala na některá vystoupení a poznámky, které zde zazněly. Co se týče pana kolegy Polčáka v roli advokáta a co se týče odměny. Jasně zde zaznělo, že se té odměny vzdal.

Tento rozsah byl vymezen ve smlouvách, které byly většinou obcí schváleny. V žádném případě, konstatuje Stanislav Polčák, nejde o provizi za prosazení zákona, jak je z uvedeného zřejmé, a tak, jak to uvedl seznamzpravy.cz.

Stanislav Polčák také vyvodil, jak zde zaznělo, politickou odpovědnost a rezignoval na funkci místopředsedy hnutí. Toliko několik informací z prohlášení Stanislava Polčáka.

A to byl výsledek mnoha stovek hodin jednání a práce advokáta. Dále musím konstatovat a jasně se ohradit proti tomu, co zde neustále opakuje pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího.

Dále jsme šli ještě nad rámec zákona a ve smlouvách bylo uvedeno, že žádný z dárců nemůže očekávat žádné protiplnění. Kromě jiného jsme se domluvili a schválili usnesení, že nebudeme přijímat dary od právnických osob. Pan předseda Okamura, prostřednictvím pana předsedajícího, také pořád opakuje případ pana Farského. Pan Farský se vzdal svého poslaneckého mandátu. A za třetí, pan Michalík, ten se také vzdal a nebyl nominován vzdal se kandidatury na post ministra průmyslu.

Chcete, abychom dopadli taky takovýmto způsobem?